Otázka tady zní, pokud v tuto chvíli vláda rozhodla o dofinancování tedy nejenom slev jízdného, ale také jak předseda vlády v demisi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zmínil také na opravy silnic, zajímá mě jednoduchá věc. Zkrátka jestli vláda, vážený předsedo vlády, hodlá respektovat usnesení Sněmovny, které ji zavazuje a které bylo výsledkem projednání tady v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem a projevem toho, že vnímáme vzdělávání a financování vzdělávání jako prioritu. Realita je jasná, i přes tři rekordní rozpočty chybí stále ve vzdělávacím systému ročně minimálně 50 miliard. Děkuji, paní poslankyně.

A samozřejmě že platí, co řekla Poslanecká sněmovna.

Takže my se k tomu hlásíme.

To není možné podle našich zákonů. Takže my se k tomu hlásíme a znovu opakuji: rozpočet 2019, všichni ho tady budeme schvalovat a my bezezbytku budeme respektovat rozhodnutí Sněmovny. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

Prosím, pane premiére.

Takže tyhle peníze se nedají vůbec už vyčerpat a my je nemůžeme přesunout na platy učitelů.

Určitě ano. Poslední vylosovanou ústní interpelací na předsedu vlády České republiky přednese pan poslanec Rakušan. Prosím, pane poslanče. Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády České republiky, ta moje interpelace je vlastně neuvěřitelně jednoduchá a ona je opakující se, protože my jsme tu odpověď tady nedostali. Já jsem velmi bedlivě, byť z klidu své kanceláře, poslouchal odpověď na interpelaci pana kolegy Dominika Feriho, dokonce na jeho doplňující otázku, a ani poté nepadla jasná odpověď. Ale ta otázka je velmi jednoduchá. Pan premiér nám často říká, že mu asi nerozumíme, že ho nechápeme. Asi opravdu ne, protože jsem neměl pocit, že by nám bylo odpovězeno nějakým jazykem, který srozumitelný je. Ta otázka je jednoduchá.

A já se ptám, proč ty peníze nezůstanou ve vědě, proč ty peníze nezůstanou ve výzkumu, proč ty peníze nezůstanou v oblasti školství, inovací, prostě toho, co jsme všichni vydávali za naše předvolební priority číslo jedna: vzdělanost, věda, výzkum, tam, kde Česká republika v rámci Evropy výrazně zaostává v inovacích, ve výzkumu. Ptám na se úplně jednoduchou jednu otázku, proč se přesouvají jinam. Nic jiného jsme asi ani s panem kolegou Ferim od začátku tady slyšet nechtěli. Měl jsem připravené ještě jiné nesystémové kroky vlády, na které bych se rád zeptal, nicméně čas je neúprosný, zůstanu tedy u této otázky, která od první dnešní vylosované interpelace stále visí ve vzduchu. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Prosím, pane premiére. No tak co na to říct? Tak demagogie zůstane demagogií.

Tak já vám to řeknu ještě jednou. To jsou peníze, které dostaly jednotlivé resorty v minulosti a neutratily je.

Já nechápu, co nechápete na tom, že v rámci tato vláda totiž skončil resortismus.

Tak já nevím, co na tom nechápete.

Že ty dvě koruny jsou nějaký zisk?

A ten nemůžeme použít na něco jiného, o čem vy mluvíte. A ten je náš plus a to jsme ušetřili a to jsme nevzali, jak se tady někdo snaží podsouvat, učitelům. Takže já jsem to tady řekl už xkrát, tak já nevím, co je na tom nepochopitelného.

Tady někdo dal do mediálního prostoru lež, že my jsme vzali peníze někomu, abychom dali slevu na jízdné.